My jsme tu krátkou pauzu využili k tomu, abychom se dohodli. Ujasnili jsme si, že lepší bude postup, který jsem navrhoval podle § 94a odst. 4, kdy zde načteme a budeme hlasovat o tom, aby se garanční výbor návrhem zákona již nezabýval mezi druhým a třetím čtením, a tím pádem ho rovnou posuneme do čtení třetího.

Dobře, děkuji, ale neberu to jako procedurální návrh, pouze následující. V tom případě otevírám... Ještě někdo další, kdo se chce přihlásit do rozpravy? Není, takže končím rozpravu. Nikoliv. Pan zpravodaj? Rovněž ne. Můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu.

A budeme hlasovat o návrhu pana poslance.

Výsledek přijato. A já končím druhé čtení tohoto návrhu. Dovolte, abych zahájil další bod a to je bod číslo 11 a jedná se o vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online, jedná se o sněmovní tisk... S přednostním právem? Dámy a pánové, děkuji za slovo.

Děkuji.